Já to považuju za velmi podstatné, protože právě národní programy, kam směřuje větší část peněz, jsou klíčové pro realizaci potřebných projektů, a i v současné situaci vzhledem k otázce energetiky kladu velký důraz na to, aby malé obce byly podpořeny v energetických úsporách, které samy nejsou samozřejmě ze svých rozpočtů schopny financovat. A ještě bych chtěl zdůraznit podle mě velmi důležitý rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, což je odvětví, které bylo nejvíce postižené právě v pandemii covidu a i v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Tedy pouze v rychlosti a přehledně: na národní dotační programy chceme obcím a městům poskytnout ještě 2,55 miliard korun, protože ze strany žadatelů v tomto roce je stále velmi vysoká poptávka. Z nově schvalovaných prostředků chceme podpořit zejména žádosti, které byly ministerstvu podány do výzev minulých, ale vzhledem k tomu, a to jsem zmínil, že tam nebyly od předchozí vlády ponechány alokace v návrhu rozpočtu, nemohly být uspokojeny a i poptávka byla výrazně vyšší. Možná co bych chtěl zmínit důležitá částka z té celkové je 700 miliard korun, půjde na program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

Taky počítáme s uvolněním části prostředků na řešení aktuálních škod, které vznikly požárem na území národního parku České Švýcarsko, i když tam ze svých prostředků již pomáhá i Ministerstvo životního prostředí. Obě výzvy podávání žádostí o dotace jsme připraveni i vyhlásit. Zhruba 1,3 miliardy ministerstvo počítá na program podpora rozvoje regionů, kde zejména u menších obcí, jak už jsem zmínil, je vysoký převis poptávky, a tedy vysoký převis úspěšných, leč neúspěšných žadatelů ve smyslu pořadí, takzvaných náhradníků na tuto pomoc, na tuto dotaci.

Je tu asi 180 dalších projektů, přičemž jedním z efektů by měla být i zlepšená energetická bilance takto rekonstruovaných budov. Veřejné budovy jsou třeba školky, školy, obecní úřady, knihovna, další objekty, samozřejmě slouží obyvatelům právě těchto nejmenších obcí. Ještě v závěru možná říci, že půl miliardy korun MMR poskytne na podporu rozvoje bydlení. Je to jedna z priorit vlády. My jsme i v předchozím volebním období často na výboru zde ve Sněmovně řešili, jakým způsobem jsou ty pomoci směřovány, zda je to efektivně, jak program, který podporuje sociální bydlení. Třeba je odpovědí, když se podívám na procento čerpání, skutečně to nastavení se musí změnit.

Jenom zdůrazním, že nyní se bavíme o novele rozpočtu ještě pro tento rok, protože dostupnost bydlení se jeví i v souvislosti s tím, jak rostou ceny, jakými krizemi procházejí občané, jako zásadní, klíčová. Je to jedna z priorit Ministerstva pro místní rozvoj a je i významně podtržená v programovém prohlášení vlády Podpora bydlení samozřejmě není jenom přímá výstavba bytů v obcích. Byty nepostavíte, pokud k tomu nebudou patřičné předpoklady, to je příprava pozemků, technická infrastruktura a dále. Toto máme také na paměti, ostatně v programech Ministerstva pro místní rozvoj jsou zohledněny. Takže zbylé finance, když jsem vyjmenoval ten balíček, budou použity v národním programu na podporu cestovního ruchu, na programy územněplánovacích činností obcí či podporu architektonických soutěží. Často jsem na to dotazován, zda tento program dostane ještě peníze.

Uznáte jistě, že bydlení, zvýšení energetické účinnosti budov nebo řešení následků živelných pohrom si finance zaslouží, a já bych chtěl proto požádat Sněmovnu a všechny paní poslankyně a poslance o podporu této novely. Já vám děkuji za pozornost. Taktéž děkuji, a než udělím slovo dalšímu řečníkovi s přednostním právem, načtu opět v mezičase došlé omluvy.

Česká republika je státem, jehož veřejný dluh roste kvůli Fialově vládě dokonce nejrychleji ze všech členských zemí Evropské unie.

Když potom vláda přechodně na pár měsíců sníží spotřební daň o směšnou korunu padesát, je to skutečně výsměch výsměch občanům a gesto, které vládu téměř nic nestojí, protože má navýšené příjmy na straně DPH, a občanům fakticky pohonné hmoty nezlevní, což si myslím všimli i občané.